To byly skutečné obstrukce z vaší tehdy opoziční strany.

Děkuji. A další s přednostním právem je přihlášen pan předseda Okamura.

Vážené dámy a pánové, tak máme tady dnes další pokračování návrhu Fialovy vlády, kterým chce Fialova vláda okrást všechny současné i budoucí příjemce důchodů. Na rozdíl od Fialovy vlády prosazujeme opatření proti inflaci, nikoliv proti důchodcům. A SPD chce zachovat stávající valorizace důchodů proti zvůli vládní pětikoalice. No, a jaký je současný stav? Já jsem se konečně tedy mně odpověděli vládní představitelé na to, jaké jsou vlastně ty náklady na Ukrajince v České republice. Protože dneska tady už několikátý den jednáme o tom, že vláda chce okrást o peníze naše slušné občany a zároveň chce přeposlat tyto peníze Ukrajincům a přeposílá i Ukrajincům.

No a tady já jsem dal písemnou interpelaci na ministra vnitra Víta Rakušana, kolik tedy vlastně se dalo už těm Ukrajincům z našich peněz?

Takže 40,5 miliardy korun dala vláda Ukrajincům tady v České republice, plus premiér Fiala zmiňoval na jaře letošního roku, že přes 40 miliard ještě dala vláda formou zbraní na Ukrajinu. To znamená, dohromady je to cirka 100 miliard korun dala vláda Ukrajincům a zároveň už podruhé letos chce okrást všechny důchodce v České republice a teď ještě zvýšit daně plošně všem občanům v České republice. A to je ten úvod, který jsem chtěl říct a o čem já tady budu dneska v podstatě hovořit. Jsou tady jednotlivé položky, jednotlivé kapitoly, co si vláda odsouhlasila.

Počítá s tím, že tady zůstanou.

Není to pravda. Je to ta lež, kterou celou dobu tady obelháváte všechny občany České republiky. I ten váš dokument, ta odpověď, co jsem dostal, plně počítá s tím, že tady ti Ukrajinci zůstanou. To znamená, ta zátěž na úkor českých občanů bude nadále pokračovat.

To znamená a ve velkých městech je to ještě více. To znamená, občané se tady stávají cizinci ve vlastní zemi.

Takže vy dáváte na Ukrajince jenom v České republice dáváte cirka 40,5 miliardy korun. Plus 40 miliard ještě na zasílání zbraní. K tomu se ještě dostanu. Takže to je ta situace, že našim občanům berete. Navíc je opravdu velmi odporné, že berete těm nejpotřebnějším občanům, kteří už si nemůžou sami pomoci, což jsou samozřejmě příjemci důchodů například, ale jsou to i matky samoživitelky, jsou to samozřejmě nízkopříjmoví pracující občané.

Už v tom tento moment je samozřejmě na okamžité odstoupení této vlády. Protože nejenom všichni víme, že vaše vláda rekordně zadlužuje Českou republiku.

A když si naskládáme ty plánované deficity, to znamená loňský rok, letošní rok a příští rok mají být volby do Sněmovny, tak ten deficit se odhadem může pohybovat za vaší vlády jedna celá dvě, 1,2 bilionu korun navýšení deficitu. Mimochodem i kvůli této nekompetentní vaší vládě, až bych řekl vlastizrádnému přístupu vůči českým občanům, tak poprvé překonal dluh České republiky tu magickou hranici tří bilionů korun.

To je neuvěřitelné.